Pokud to platí, co jste řekl, pokud to platí, tak vy poškozujete například Budvar. Řekl jste, že to ty firmy poškodí zásadním způsobem. Čili měříte jedním metrem, nebo dvěma? To je základní otázka. A jestli tedy poškozuje firmy, pak samozřejmě je to na pováženou, protože stát, resp. jeho zástupci, kteří vykonávají akcionářská práva, se mají chovat s péčí řádného hospodáře. Tak tedy buď to platí a poškozuje to všechny, anebo to nemá poškozovat nikoho! Děkuji. Máte slovo. Dobré téměř již odpoledne.

Skutečně s Agrofertem nemám nic společného a to, předpokládám, všichni víte.

To tady bylo řečeno.

Děkuji. Máte slovo.

Kromě poslaneckého slibu jsem skládal i zastupitelský slib a tento zákon poškodí komunální podniky. Proto hlasovat nebudu. A obdobně by, si myslím, měli učinit i všichni ostatní zastupitelé měst, které mají komunální podniky. Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, já tomu zase nerozumím!

My nevíme, kde berou peníze ze státního rozpočtu, z ciziny, od soukromého sektoru?

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo. A já bych teď prostřednictvím pana předsedajícího speciálně pro pana kolegu Kučeru, Kalouska a Urbana řekl konkrétní příklad.

Takže buď všichni, nebo nikdo. Takto to bylo myšleno technicky. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo.

A jak může pan kolega Hájek říci a kdokoliv z vás, že nemáte s Agrofertem nic společného? Já nevím, to by asi kolega Koníček řekl, kolik bylo na posledním výkazu činnosti stran, že jste zaúvěrovaní společností Agrofert, jestli se nemýlím. Tak panem předsedou.

To skutečně máte! Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

Ano, pan poslanec Jandák položil správně otázku a já má odpovím tak jako jsme hlasovali pro návrh pana poslance Zemánka, tak jsme také hlasovali pro návrh pana poslance Foldyny. Buď všichni, nebo nikdo. Přáli jsme si, aby své smlouvy musely zveřejňovat jak soukromé firmy příjemci veřejných dotací, tak občanská sdružení příjemci veřejných dotací.

A znovu opakuji, že oba dva návrhy byly návrhy sociálně demokratických poslanců a měly naši podporu, protože to byly návrhy, které vedly k vyšší transparentnosti. Pro pořádek vás pouze žádám, abyste po sobě, vážení poslanci, nepokřikovali.